Já bych si samozřejmě přál, stejně nepochybně jako pan poslanec Ondráček i další poslanci a poslankyně v této Sněmovně, abychom byli schopni nabídnout konkurenceschopný plat pro nastupujícího policistu, aby k policii šli lidé, kteří s tím spojují své dlouhodobé plány, kteří tam skutečně chtějí pracovat pro zajištění bezpečnosti a chtějí u policie chránit své spoluobčany. Ale musíme se k tomu dostat postupně. Nemůžeme udělat nějaké radikální, jednorázové zvýšení platů jenom u policistů, jenom u nastupujících policistů. Já jsem stoupencem toho, abychom každý rok učinili krok ke zvýšení tarifních platů, a na konci volebního období budeme schopni jasně doložit, jak jsme postupně odměňování policistů zlepšili. Ale není to jenom o tom odměňování. Je to o celkových podmínkách, které jsou pro práci policistů ze strany Ministerstva vnitra a Policie České republiky vytvářeny.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, dovolte mi požádat o váš názor na registrované pokusy, prozatím nesmělé, směřující k budoucímu státnímu omezování anonymity internetu.

Může však ale i umožňovat či zprostředkovávat nákup drog, dětskou pornografii, nelegální obchod se zbraněmi, extremismus atd.

Navíc by i v tomto případě vzrostl stupeň nechtěné státní kontroly doposud relativně svobodného média. Vážený pane předsedo vlády, prosím tedy nyní nejen o váš osobní názor na tento problém, ale zejména o stanovisko vlády jako vrcholného exekutivního orgánu, tak aby bylo možno do budoucna předejít rozličným spekulacím.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, předpokládám, že pan poslanec měl ve svém vyjádření na mysli článek, který vyšel v Mladé frontě Dnes 19. ledna letošního roku.